To znamená, že kombinací obou těchto metod lze odstranit kumulovaný schodek důchodového systému do roku 2100 na 50 % HDP.

To bych chtěl zdůraznit. To znovu chci také zdůraznit. Už to tady padlo, už jsem tady o tom hovořil. My naopak chceme zvyšovat poměr důchod mzda.

Privatizace důchodového systému je záslužná, ale neměla by probíhat za cenu zadlužování budoucích či současných generací.

Takže ona je privatizace a privatizace.

No tak rozpočtová konsolidace, to ano.

Jak k tomu pak přijdou?

To znamená, podle mě je prostě návrh, aby ti, kteří nemají žádné děti, nedostali žádné starobní důchody, podle mě je to opravdu nesmysl. My odmítáme tuhletu úvahu. Příspěvkem do penzijního systému jsou podle autorů buď reálné úspory v případě fondového systému, nebo řádně vychované děti v případě průběžného systému.

Proto autor navrhuje, že kdo nemá děti, bude dostávat menší důchod. Ačkoliv mají podobné návrhy z hlediska autora logiku, vyvolávají otázky po vnitrogenerační rovnosti, neboť některé páry mohou být plodnější než jiné.

Děti jsou jedním z aktiv, do něhož lidé investují při zajištění ve stáří. Státní penze je naopak sociální dávkou, která by se měla odvíjet od úrovně životního minima. Pomoc dětí rodičům by měla být přirozenou mezigenerační pomocí, kterou by neměl stát vynucovat. No, to jsou tady opravdu názory zase autora.

Ostatně proto už jsem navrhl dopoledne, už jsem navrhl zrušení té legislativní nouze.

Chceme, aby stát garantoval důstojné důchody.

Říkám to úplně na rovinu. Tak. Důchodový systém v mnoha zemích se dostal do vážné krize.